Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tedy alespoň ti, kteří tu jsou.

Děkuji. Děkuji, pane ministře.

Děkuji paní poslankyni.

Děkuji.

Víme všichni, z toho se vyžít nedá.

Existuje nějaké zákonné řešení, jak této mamince pomoci?

Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Paní poslankyně Jana Fischerová bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci budovy Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě.

A jedna z těch velkých starostí je právě současná budova finančního úřadu, což je vlastně majetek Ministerstva financí, potažmo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nepřítomný pane ministře, už jsme spolu o této věci mluvili, už jsem si vyměnila korespondenci s paní generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Takže děkuji vám za písemnou odpověď a velmi ráda předám informaci o tom, jak se to bude dál řešit přímo v daném místě. Děkuji paní poslankyni. Přejdeme k jedenácté interpelaci.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Prosím pana ministra o odpověď.

Jejich významnou součástí byl i plán nutných kroků k tomu, aby dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce byly připraveny ke vstupu do likvidace. Vzhledem k tomu, že obě dceřiné společnosti nemocnice zajišťovaly řadu klíčových činností, bylo nutné před zahájením procesu likvidace tyto činnosti nejprve převzít do Nemocnice Na Homolce, což byl obrovsky náročný a i časově náročný úkol, a já jsem velmi rád, že vedení nemocnice se tyto kroky daří a že naplňují ten záměr, který jsme jim samozřejmě dali, byť se objevují některé nové překážky. Situace je ještě složitější, než vypadala před zahájením tohoto procesu. Nicméně v současné době společnost Holte, s. r. o. již veškerou svoji činnost ukončila.